Takže myslím si, že jsme na tom dobře a jsme jenom na počátku cesty. Tady byla velká debata o resortu obrany.

Já myslím, ta jeho starost je dojemná.

Obrana může dneska čerpat 50 miliard.

Protože stát je impotentní rychle investovat a funguje to tak, jak to funguje.

Jsme těsně před hlasováním o státním rozpočtu České republiky, a prosím tedy, abyste tomu věnovali patřičnou pozornost. Pokud máte jiné diskuse, přeneste je do předsálí.

To je navýšení skoro 20 %.

Ohledně těch připomínek, že jsme nabrali moc státních zaměstnanců. Ano, my potřebujeme učitele, potřebujeme 5000 vojáků, potřebujeme 5000 policistů. A proč potřebuje Finanční správa zaměstnance? Protože jsme zdědili například tady Prahu, daňový ráj, kde chodila kontrola jednou za 200 let.

Samozřejmě v rámci stávající situace je pro nás prioritní bezpečnost. Prosím vás, v této chvíli se nachází na území České republiky 125 migrantů, takže už nestrašte. Já myslím, že naše vláda i Bezpečnostní rada státu tomu věnují maximální pozornost a jsme připraveni, kdyby se něco stalo, ale já myslím, že to nehrozí. Co se týká problematiky rozpočtování příjmů státního rozpočtu, já myslím, že každý ví, že ustálenou praxí za levicových, pravicových a úřednických vlád se stalo to, že do rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy v návaznosti na návrhy zákonů, které prošly prvním čtením.

Proč to vlastně děláme?

Proto to děláme. Takže já si myslím, že ten rozpočet je skutečně předkládán podle pravidel a podle zákonů. Potom bych se chtěl vyjádřit ke kultuře. To tady bylo opakováno několikrát. Paní poslankyně Kovářová mne kritizuje, že jsem nebyl na interpelacích. Ano, za to se omlouvám.

Proč bojujete proti kontrolnímu hlášení, které má přinést 10 miliard? Proč bojujete proti hazardu, tam je 30 miliard.

Já s tím nemám problém. V rámci řízení cash flow Ministerstvo financí, které má jiný přístup k řízení peněz než předtím, jsme vydali tento rok 101 miliard obligací s negativním úrokem.

To je víc než pozměňovací návrh na obnovu kulturních památek, kde chcete těch 340. Ale proč nechcete vybírat víc daní!

Musím říct, že jsem byl velice zklamán vystoupením pana kolegy Dolejše.

Přidali jsme na platech. Lidi nakupují. Lidi věří tomu, že tato vláda přinese jinou situaci, že bude líp.

Je.

Takže dělám to, co jsem říkal, to co plním. A prosím vás, neříkejte, že nevybíráme víc daní, když to není pravda.

Jsou na účtě, ve státní pokladně jsou.

A my jsme snižovali daně.